Doporučuji. Pan ministr? Souhlas. Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích 1 až 5. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Prosím hlasovat o zákonu jako celku s přijatými pozměňovacími návrhy.